Z pověření Senátu předložený návrh uvede pan senátor Jiří Bis, kterého srdečně vítám.

Pan senátor nežádá úvodní slovo. Usnesení výboru nebylo doposud doručeno. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro životní prostředí poslankyně Kateřina Konečná a informovala nás o jednání výboru. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Neníli již nikdo přihlášen, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zdali žádáte závěrečná slova. Nežádáte. Ano, paní zpravodajka. Prosím, paní poslankyně.

S těmito návrhy byli seznámeni poslanci výboru pro životní prostředí, kteří vyslovili souhlas. Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo, takže končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.